Ano, děkuji vám, pane místopředsedo, za slovo.

Zmocňuje předsedu zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu což jsem také učinil. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Výdajové stropy, které stanovujeme ve střednědobém výhledu, jsou docela dobrá věc, ale jenom tehdy, když jsou dodržovány, což vy jste zatím ani jednou neudělali, a já nemám důvod si myslet, že je neporušíte příští rok zase.

Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není tomu tak. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo takový není, končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení. Přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení všech. Odhlašuji vás tedy všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak je přednesl pan zpravodaj, předseda rozpočtového výboru poslanec Václav Votava. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.